Nebo vám to snad opravdu nevadí?

Tak podle jednacího řádu reaguji na vystoupení předřečníka, a to pana ministra Dienstbiera.

Ale současně říká, no, je to tak, a cokoli zkusíme s tím udělat, tak oni to stejně obejdou. A co kdyby nám někdo z té vlády utekl, co by bylo s mým ministerským postem? Prosím pana poslance Plíška.

Ale dobře, je to koaliční partner. Já si jenom vzpomínám, že na sjezdu jeho strany, což je nejvyšší orgán každé politické strany, bylo přijato usnesení, že sociální demokracie bude dělat všechno proti koncentraci politické, ekonomické a mediální moci, že chce zpřísnit veřejné zakázky, pravidla pro účasti členů vlády a také střet zájmů. Já se ptám: tak jaké návrhy vaše politická strana, pane ministře, v tomto předkládá? Já jsem tady do dneška žádný konkrétní návrh neviděl. Já jsem dával ten svůj návrh k diskusi, čekal jsem, že od vás také přijde nějaký návrh. Nepřišel žádný. Mezitím jste začali říkat, že návrh podpoříte, pak jste si to z nějakého důvodu rozmysleli. A ještě takové to tvrzení, že se to pravidlo dá obcházet... No pane ministře, každé pravidlo, které se tady zavede, se dá přece nějakým způsobem obejít. Ale to znamená, že ta pravidla nebudeme zavádět?

Já jsem nechápal, kam směřuje vaše připomínka, jak by ten návrh tedy měl vypadat, abyste ho vy podporovali. Já si myslím, že to je jenom pokrytectví, jak se chcete zbavit toho, abyste pro tento návrh mohli hlasovat, protože... A to jsem rád, že jste na rozdíl od paní ministryně neargumentoval ještě evropským právem.

Ale prostě čistě z etických důvodů jsem po ukončení zakázek propustil lidi a ukončil jsem činnost.

Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já jsem tady nijak nezpochybnil závažnost střetu zájmů. Já si myslím, že my se musíme zabývat střetem zájmů, ale ne potom formou, která v zásadě nic neřeší.

Ale je potřeba se bavit tedy o takovém řešení, které doopravdy přispěje ke střetu zájmů. On dokonce ani Andrej Babiš nepopírá střet zájmů. Otázka je, jakým způsobem upravit tedy podmínky jednak oznamování střetu zájmů, jestli se to důsledně dodržuje, a jak daleko máme jít v tom, abychom někomu zamezili například vlastnit obchodní společnosti nebo ovládat média. Myslím si, že k této debatě se dostaneme, ale že to správné místo není zákon o veřejných zakázkách. Je to závažný problém, musíme se jím zabývat, ale myslím si, že to teď neřešíme na správném místě a správným způsobem. Střet zájmů, mediální zákony budou tím místem, kde se o takovéto úpravě máme bavit.

Takže ne tady. V jiných právních předpisech nepochybně ta debata vedena může být spíše než na tomto místě.

Říkal, že ten problém tady existuje už dva a půl roku, on s tím sice vůbec nic nedělal, stejně tak jako jeho premiér, ale teď, když je tady nějaký návrh, tak takhle to nejde, musí se lépe, komplexně, systémově. Tohle tady slýchávám dvacet let, když někdo nechce něco udělat. Já se nechci pouštět do právních kliček, do jaké míry ten převod na partnerku by vůbec byl legální a v souladu.

Já si myslím, že by to nešlo s tím převodem.

Ale pak je tady zase ten konflikt, že veřejná osoba obchází zákon, a je otázka, jestli si to nechá, nebo nenechá veřejnost a jeho koaliční partneři líbit. A já nemám vůbec žádnou radost, pane ministře, že jsem dnes vyhrál sázku. Protože v pondělí jsem se vsadil o to, jak to bude probíhat. Že sociální demokracie se bude být v prsa, bude několik dní říkat, že to udělá, že tentokrát ten konflikt zájmů oddělá, a nakonec se zase podělá. Což se stalo.

Poděláte se zase, jako jste se v minulosti podělali už desetkrát. Já vám to nevyčítám, je to politika. Ale přestaňte nám tady něco pokrytecky vyprávět o systémových a komplexních řešeních. Pan poslanec Marek Benda má náhradní kartu číslo 16.

Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Kdykoli vládní koalice přijme špatný zákon, který má dopady ať už na obyčejné lidi, nebo na obce, nebo na kohokoli z této republiky, reaguje na to opozice tím, že návrhy špatné kritizuje a předloží nápravu vadných ustanovení či novelu. A náhle se ozývají ministři vládní koalice či poslanci, že opoziční návrhy jsou populistické, nebo že se chce opozice zviditelnit.